A to bych mohla jmenovat další a další komodity. Kdyby se podařilo schválit zákon z pera SPD na podporu českých zemědělců a českých potravin, tohle by se prostě nedělo. Od většiny současných politiků každý den slyšíme, jak je Evropská unie úžasná a myšlenka společné Evropy jak je skvělá, ale společný jednotný trh slouží pouze k ovládnutí našeho trhu. V rámci Evropy jsou nastaveny různé výše dotací včetně těch národních, takže bohatší stát má logicky vyšší dotace, ale tím pádem ovládne trh a pak si diktuje cenu a kvalitu. Tu kvalitu známe. Dokud všichni nepochopíme, že tento trh je náš a Česká republika je naše, a ne evropská, tak budeme nadále pouze kolonií Evropské unie a budou se k nám nadále i tak chovat. Aby se jednou nestalo, že jim dojdou přebytky a ceny pro vybrané lidi budou opravdu světové a maso jen v neděli. Potravinová soběstačnost státu v základních potravinách totiž není prázdný pojem. Náš stát se stává opravdu závislý a vydíratelný v té nejzákladnější lidské potřebě, a to jsou základní potraviny, a to je třeba si uvědomit. Našemu návrhu obchodníci vyčítají, že prý prodraží výrobky a sníží se výběr potravin. Na to mohu říct jediné: rozhodně se našim zákazníkům výběr zboží nesníží, protože jde o malé procento potravin, které budou zákonem upřednostněny na našich pultech.

Nikdo nemůže říct, že se k nám zahraniční zboží přestane úplně dovážet, to je sprostá lež. Ano, to je pravda, ceny se změní.

Když se zdražuje zelenina, nemůžou za to naši dodavatelé, ale marže řetězců. Pokud tedy tak rádi mluví o zdražení našich potravin, tak je na to jediná cesta: nechat si naše zemědělství nadnárodními řetězci zlikvidovat, pak se setkáme s takovým zdražením potravin, až nám to nebude milé.

Čeští spotřebitelé to dobře vědí a chtějí naše výrobky. A ještě hůře, jakmile začne nějaká vážnější krize, což se právě stalo v souvislosti s koronavirem nebo třeba uzavření hranic, válka, může se stát cokoliv, pak může být zásobování ze zahraničí zranitelné.

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo zrušit dvojí kvalitu potravin. Jak potravinová soběstačnost, tak i ty potraviny druhé jakosti jsou jedno z nejdůležitějších témat. Je to i dlouhodobé téma SPD, aby měli naši občané kvalitní potraviny za dostupné ceny a aby Evropská unie nedělala z naší země odpadkový koš. Nerozumím ale postoji Senátu, že nechce, aby měli naši občané k dispozici kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a abychom si zajistili potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základních potravinách. A proto na vás apeluji, vážená Sněmovno, abyste neustupovali tomu strašnému tlaku, který na nás byl vyvíjen, abyste hlasovali pro občany, díky kterým tu jsme a můžeme pro ně pracovat, a žádám o podporu tohoto našeho návrhu. Děkuji.

Takové návrhy líbivé, ale když se nad nimi člověk může zamyslet komplexně, tak nesmyslné a proti zájmům českých občanů. Nižší konkurence standardně, to vás naučí v prvním ročníku střední obchodní školy, znamená vyšší cenu, horší kvalitu. To, že by to navíc znamenalo i menší dostupnost potravin, je jenom bonus, pravděpodobně některých výběrů. Já chápu, že ten váš návrh, který je proti volnému pohybu zboží v rámci Evropské unie, nemá smysl pro občany v tom smyslu, že jsme exportně orientovaná ekonomika. Pokud by další země Evropské unie začaly s touto nacionalistickou linkou, začaly dávat embarga na české zboží a podobně, jako se o to snažíte vy, tak na to nejvíce doplatí právě exportně orientované země, jako je Česká republika. České exportní zboží by se přestalo prodávat a česká ekonomika založená na růstu exportu do zemí Evropské unie, kam exportujeme přes 80 % našich produktů, by se zhroutila. Tento návrh ohrožuje ekonomické zájmy českých občanů a růst životní úrovně v Česku. Prosím občany, aby preferovali české výrobky, ale nechme to na rozhodnutí občanů.

Děkuji za slovo. Já bych také navázal na kolegu. Je přece potřeba si uvědomit, že v zájmu producenta je malá konkurence, která mu umožní zvyšovat cenu produkce. Zájmem spotřebitele je co možná největší konkurence, která tlačí cenu potravin dolů a která přináší i větší kvalitu. Já jsem velmi pro, abychom kupovali české produkty, ale to musí být na základě svobodné volby, kterou si rozhodne každý občan České republiky sám. SPD ani nikdo jiný nám nesmí diktovat, co budeme v českých obchodech kupovat.

Nechme mu vybírat, co on potřebuje, je to jeho volba, jsou to jeho peníze a své peníze může každý utrácet za jakékoliv zboží, který si rozmyslí on sám, ne které mu bude vnucovat SPD. Tento antitržní návrh jde proti spotřebitelům, proti zájmům České republiky. I v době pandemie, i v době, kdy tady byla vlna, že si čeští občané chtěli nakupovat do zásoby potraviny, se nikdy nestalo, že by v českých obchodech bylo málo potravin. Nerozumím tomu, proč bychom museli být potravinově soběstační, jako nejsme soběstační v dnešní globální ekonomice v celé řadě dalších jiných sektorů. Děkuji, takže nehlasujte proti zájmům spotřebitelů.